Tato vláda v průběhu volebního období přijala mnoho zákonů, a prosadila je v této Sněmovně, které výrazně komplikují život našim podnikatelům.

Proto si vás dovoluji požádat o pevné zařazení tohoto bodu.

Trestní zákoník, Ministerstvo financí a referendum, v tomto pořadí.

Pro pochopení stavu je třeba vědět, že jsme ve válce. Jednak ji oficiálně vyhlásil Daeš včetně vyhlášení války České republice, ale podle Koránu válka s nevěřícími končí, teprve když celý svět je muslimský a válka se nevede jen zbraněmi. Boj se vede hlavně slovy a šířením myšlenek. Terorismus je jen taktika boje. Za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, jsme napsali a podali návrh změny trestního zákona, který by zakazoval propagaci jakékoliv ideologie, která potlačuje práva a svobody nebo hlásí nenávist. V současnosti totiž zákon zakazuje a trestá pouze propagaci takového hnutí, nikoliv ideologie. A já se vás ptám: co je na zákazu propagace potírání lidských práv a nenávisti špatně?

Další prosím. Vážené dámy a pánové, na tuto schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji zařazení mimořádného bodu s názvem Projednání zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu o výsledcích kontroly na Ministerstvu financí za rok 2015. Dovolte mi, abych tento návrh odůvodnil. Každý ovšem ví, že předpokladem pro správnost údajů o výsledcích hospodaření je vedení správného a korektního účetnictví. Pokud Nejvyšší kontrolní úřad zjistil při své kontrole závažné systémové nedostatky, které se týkají účetní uzávěrky, pak nutně vznikají pochybnosti o správnosti státního závěrečného účtu a správnosti účetních výkazů České republiky. Já i voliči našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, jsme velmi znepokojeni v médiích uváděnou výší celkových pochybení okolo 100 mld. korun a také tím, že Nejvyšší kontrolní úřad nalezl systémové chyby a rizika v práci Ministerstva financí. Je proto zásadní slyšet, zda tyto systémové chyby a rizika někdo řeší a jestli je stoprocentně zajištěno, že Ministerstvo financí vykazuje o hospodaření České republiky přesná čísla. Myslím, že všechny účetní v celé České republice překvapilo, když pan ministr financí už v prvním lednovém týdnu věděl, jak dopadlo hospodaření České republiky za celý rok 2016. Je třeba zjistit a prodiskutovat, zdali v práci Ministerstva financí převládá profesionalita, nebo spíše jen politická agitace.

Vážené dámy a pánové, dovoluji si znovu a znovu navrhnout, abychom konečně přijali zákon o celostátním referendu. Blíží se konec volebního období a vláda by měla už konečně přestat obelhávat občany a měla by se pustit do plnění vládního prohlášení, a to bodu, který se týká slibu vládní koalice a koaliční vlády, že vláda prosadí zákon o všeobecném referendu.

Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, tak je jich velká řada. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče a také výsledky českých školáků se v mezinárodním srovnání zhoršují. Ano, nalijme si čistého vína.

Děkuji. Prosím paní poslankyni Chalánkovou. Dobrý den, vážený pane předsedo.

Pokud by mi tento návrh nebyl Poslaneckou sněmovnou schválen, tak bych poprosila, jestli bychom mohli, nevím, jestli je to procedurálně možné, ale hlasovat o zrušení usnesení o přerušení tohoto sněmovního tisku 977 v prvním čtení do doby přítomnosti paní ministryně Marksové Tominové, protože paní ministryně tady velmi často nebývá a tento bod patří do gesce především Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva školství.